Paní ministryně? Moc děkuji paní poslankyni. To, aby se zúčastňovalo těch jednání Ministerstva vnitra i Ministerstvo financí, navrhoval už pan poslanec Luzar právě na této schůzce. My určitě to další setkání uděláme, ale jenom abych paní poslankyni odpověděla.

Toto bylo doposud zákonem zakázáno a zároveň budeme mít souhlasné stanovisko u pozměňovacího návrhu pana poslance Michálka, který vlastně směřuje k podchycení ubytovacích služeb, kdy se navrhuje oznamovací povinnost vlastníka jednotky vůči SVJ v případě, kdy vlastník poskytuje ubytovací služby. Ale zároveň potvrzuji, že je potřeba jednat mezirezortně, že se to netýká pouze rezortu MMR, takže my samozřejmě tyto prosby vyslyšíme a další jednání bude mezirezortní. Děkuji.

První, co je, tak jak už říkala paní ministryně, v roce 2012, když byl přijímán nový občanský zákoník, byla zvolena nějaká koncepce předkupního práva v případě spoluvlastnictví.

Tato koncepce byla za minulého ministra, předpředminulého ministra Pelikána v roce 2016 změněna na to, že se předkupní právo vrátilo. Já už jsem to tehdy pokládal za velkou chybu. Vystupoval jsem proti tomu na půdě Poslanecké sněmovny. A nyní začaly chodit z rezortů, tentokrát konkrétně z Ministerstva pro místní rozvoj, návrhy na to, abychom předkupní právo tam a onde opět osekali. Tady se týkalo garážových stání, případně dalších věcí, které souvisejí s bydlením, ale věděl jsem stejně tak dobře, že stejné problémy jsou s tím na Ministerstvu zemědělství u pana ministra Tomana a u dalších. Že prostě předkupní právo u spoluvlastnictví vytváří velký problém, a podle mého názoru i koncepčně není správně, protože prostě spoluvlastnictví sice omezuje, ale je také celým vlastnictvím.

To je podle mě zásadní koncepční změna, kterou jenom chci, aby Sněmovna věděla, že se o ní bude hlasovat. Dále bych řekl, že podporujeme návrh pana poslance Feriho, který vede k zrovnoprávnění družstev a spoluvlastníků, pokud dochází k tomu rozpadávání družstevního vlastnictví na družstevní a to spoluvlastnictví jednotek. A poté k tomu, co se ptala paní kolegyně Černochová. Já si myslím, že zdaleka není všechno, co se týká platforem, vyřešeno. Přesto ústavněprávní výbor doporučil dva návrhy zase po dohodě s rezorty, které pokládáme za minimálně vykročení směrem k tomu, abychom mohli být schopni alespoň v tom občanském právu a teď se nebavím o těch veřejnoprávních regulacích, ty musí přinést nepochybně exekutiva zvlášť ale alespoň v tom občanském právu nějakým způsobem řešit problematiku právě sdíleného ubytování, respektive dneska už to v žádném případě není sdílené ubytování, ale prostě pronajímání na krátké časy.